Jak můžeme říct to, že cíleně vedeme tuto zemi k tomu, abychom vytvořili to nejhorší možné prostředí? Přesně ti, kteří nás kritizují dnes a denně ve smyslu toho, že poskytují dezinformace, tak tohoto pouze využijí. Toto není skutečně sjednocování společnosti tak, jak jste slíbili, jak jste deklarovali. A už vůbec to není nadstranický pohled třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi, tak jak jsme zde slyšeli před čtrnácti dny. Nechci zdržovat a cílem mého vystoupení není žádná obstrukce. Cílem mého vystoupení je to, abyste, prosím, paní předsedkyně Sněmovny, vystoupila a abyste prokázala to, že se skutečně jednalo o cílený záměr, fakticky sabotáž toho, co se dnes odehrává ve smyslu řešení krize.

Dámy a pánové, jménem klubu hnutí ANO žádám o zařazení bodu týkajícího se vzniku nových poslaneckých klubů, protože jak všichni víme, je tu potenciální problém, před kterým se zavírají oči. Asi všichni známe § 77 jednacího řádu, a pokud si ho přečteme, zjistíme, že hovoří poměrně jasně. Dovolím si citovat: